Takže ono je to velmi komplikované. Ale já tvrdím, že ta cesta je správně. Ta cesta je správně, protože jiná cesta v tuto chvíli neexistuje. Ale myslím si, že tenhle návrh zákona prostě reflektuje tu skutečnost a přípravu na budoucnost. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěl požádat kolegy ve Sněmovně, abychom v příštích měsících nevyvolávali zde ducha velkého bratra. U všeho se dá hledat, ano, ale v Praze přes dva roky funguje systém parkování přes espézetky, které jsou snímány, dokonce soukromou společností, která ty údaje předává pražské firmě.

Děkuji. Tak, objevila se nám ještě jedna faktická.

Dobrý den, dámy a pánové. Mně to připadá celkem jako dobrý nápad, protože pokud se podíváme na Slovensko nebo Maďarsko, popřípadě i Chorvatsko, tak tam tento systém funguje. Dá se říct, že v tom Chorvatsku je to trošičku rozdílné, protože tam mají nějaké krabičky. Ale v případě, že to bude formou čtení státních poznávacích značek, tak jak to je v Maďarsku i na Slovensku, tak si myslím, že ten systém bude natolik automatický na nás je asi pouze to, abychom zabránili zneužití informací o pohybu vozidel. Až tady někdo z vás z kolegů vymyslí například, že bychom mohli měřit tímto způsobem úsekovou rychlost na dálnici, tak to bych si opravdu nepřál. Ale to už bychom se opravdu sledovali na každém kroku a to by mi opravdu nevyhovovalo. Také děkuji. Pan poslanec Adamec chce reagovat s faktickou poznámkou. Já už velmi krátce, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, to už tady bylo, když jsme se bavili vlastně, že na těch mýtných branách kamery dávno jsou, a aby mýtné brány, až skončí jejich třeba hlavní funkce, to znamená snímání mýtného, aby nesloužily k měření rychlosti.

Děkuji za pozornost. Nikoho se hlásit nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ani paní navrhovatelka, ani paní zpravodajka. Návrh na vrácení či zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zájem nebo chce někdo navrhnout jiný výbor. Nikoho nevidím. Tím pádem jsme se vypořádali s veškerým hlasováním v prvním čtení a já končím prvé čtení tohoto bodu, tohoto tisku, a všem vám děkuji.